Pan ministr financí ví, že tam také má jednoho náměstka České pirátské strany, který tady působil od roku 2018, tady v Poslanecké sněmovně, v rámci samozřejmě služeb pro Českou pirátskou stranu, ano, má právnickou fakultu, to je sice pravda, ale je otázkou, jestli tedy právnické vzdělání, možná, že ho potřebujete, ale já jsem přesvědčená o tom, že na to máte ty lidi, na ty vrchní ředitele sekcí.

Všichni ostatní ministři to mají navýšené o minimálně o dvě, tři místa. Nebudu se vyjadřovat, jak ta struktura těch stránek je u každého toho resortu jiná, to si myslím, že asi není úplně důležité, ale znovu říkám, že Česká pirátská strana je, podle mne, skoro zastoupena na každém resortu v pozici politického náměstka.

To znamená i ministrů.

To je sice pravda, ale znovu to zopakuji malé peníze dělají velké peníze. Myslím si, že ti lidé to velmi vnímají, že konsolidační daňový balíček tady je, ale nedotýká se vlády, nedotýká se pětikoalice, protože všechno oni chtějí stejně, ale jenom aby se to dotýkalo občanů. A i z naší strany, ze strany opozice. Já bych očekávala jako první položku v tomto daňovém balíčku, že zůstanou rodná čísla v občanském průkaze.

Ale to jsem v tomto daňovém balíčku nenašla. Proto jsme předložili návrh toho zákona, aby to bylo zachováno. Teď posloucháme, že pan Bartoš zase chce najít nějakou jinou cestu. Já jsem sama zvědavá, jak to tady na půdě Poslanecké sněmovny dopadne. Nevím, jestli třeba pan ministr financí se vyjádří, jestli by to do toho nešlo ještě nějakým způsobem zahrnout, když tam máme tolik těch zákonů, tak i to byla možná byla cesta.

Přesto vláda tento materiál schválila.